První vláda, která se odpovědně připravuje i na svět příštích desetiletí, která myslí za horizont svého funkčního období. Proto jsme například zřídili výbor pro strategické investice, aby urychlil a koordinoval nutné reformy a dal nám zpětnou vazbu, zda jsou dost účinné. Já se velice těším na první jednání tohoto výboru, které máme už příští týden. Naše vláda má odvahu čelit složitým výzvám a dívat se dostatečně daleko do budoucnosti. A vyřešení našeho veřejného dluhu, to je podmínka pro to, abychom se té budoucnosti dočkali ve zdraví, abychom se té budoucnosti dočkali v prosperitě. Konsolidace veřejných financí tedy zůstává bezpodmínečně nutným úkolem, který musí stát vyřešit. Opatření, která připravujeme nebo která jsme představili, přinášejí místy nepříjemné, ale nutné kompromisy, které vyplývají z té situace, ve které dnes jsme. A chci všechny ujistit, že my, vládní koalice, za nimi stojíme, že jsme je připravili tak, aby nikomu neublížila a že jsme je připravili tak, aby byla vyvážená, rozumná a našemu hospodářství pomohla. Řešení problému našeho zadlužení, kterému se podle našeho názoru dalo v minulosti z velké části zabránit, chápeme dnes jako jeden ze svých hlavních cílů právě z těch důvodů a v těch širších souvislostech, o kterých jsem tady mluvil. Stejně jako v případě důchodové reformy i tady naše vláda s pokorou a odhodláním přijala úkol, který je už dlouho třeba dokončit. A přesně to také uděláme. Jsme tady proto, a proto máme tady tu dlouhou schůzi, a proto také prosadíme a schválíme ozdravný balíček, aby moje ani vaše děti nemusely žít na dluh. Děkuji všem, kteří nás v tomto úsilí podpoří.

S faktickými poznámkami jsou nyní přihlášeni pan poslanec Brázdil, pan místopředseda Havlíček a další. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Brázdil. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za dvě minuty.

No, nejsme ve válce.

Kdo vám to píše?

nestydíte se vůbec? Jeden tam nebyl příliš slušný.

Naprosto správně říkal, špatné jsou oba extrémy, řecká cesta a ta druhá, jakýsi klid, nic se neděje. To je to nejhorší, co můžeme dělat a podle toho se chovat. A vy jste, pane předsedo vlády opravdu jako jednu z prvních věcí řekl katastrofální stav českých financí. Není katastrofální. Není ani dobrý, což je pravda.

Tečka. Zpochybnili jsme to, že nejste tím správným příkladem zvyšování počtu úředníků, nemyslím tím teď v tom celkovém kontextu, ale politiků ve smyslu ministrů, ve smyslu politických náměstků a tak dále. No a současně jsme chtěli, abyste vysvětlili celou řadu věcí.

Jsou to zdroje na silnice, na dálnice, na školy a tak dále, a tam se bude muset šetřit, to asi pravda je.

Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně a především vážený pane premiére, já bych na vás ráda reagovala. Také děkuji za vaše vystoupení, ale já se opravdu musím pozastavit nad tím, když tady řeknete, že začínáte u sebe. Myslíte tím, že jste si schválili nový služební zákon a přivedli jste si na ministerstva nespočet politických náměstků? Já jsem si včera s tím dala tu práci a udělala jsem si opravdu analýzu minulé a současné vlády. Víte, kolik tam přibylo těch politických náměstků? Čtyřicet! Jeden politický náměstek nás stojí z rozpočtu tři miliony korun ročně. Podívejte se na zahraniční cesty vždyť jsou pořád v tak velké míře! Já bych mohla pokračovat v mnoha dalších věcech. Jestliže říkám, že chci šetřit, musím začít u sebe.

Vy moc dobře víte, že vy jste taky kandidovali jako dva politické subjekty, já to tady pořád opakuju. Proč máte pět politických klubů, proč platíme pět předsedů klubu a tak dále? Když něco říkám, musím začít u sebe, ale vy opravdu od sebe nezačínáte, kdybyste začínali, tak já bych opravdu sklonila tu hlavu a řekla bych, ano, máte pravdu. Ale vy jdete úplně opačným směrem, vy chcete pouze, aby to zaplatili lidi, ale aby se to hlavně nevztahovalo na vás. Následuje pan poslanec Kukla. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já taky musím zareagovat na pana premiéra.